Vítejte, pane předsedo.

Poté bychom se věnovali dalším neprojednaným bodům 50. schůze Poslanecké sněmovny. Nejprve vystoupení poslanců ke schválenému pořadu schůze. Jako první se přihlásil k pořadu schůze pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče.

Vážený pane ministře, kolegyně, kolegové, dovolte, abych jménem volební komise navrhl zařadit nový bod Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny na dnes jako první pevně zařazený bod, tedy ihned, první bod dnes. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Chtěla jsem poprosit už dvakrát jsem navrhovala, nebo moji kolegové navrhovali, zařadit na jednání Poslanecké sněmovny bod týkající se letecké záchranné služby. Navrhuji to i dnes, protože si myslím, že to, že se ten problém vysedí, tak se ten problém nevyřeší.

Jsme tady poslanci z různých regionů, každý má někde nějaké zastoupení v nějakém kraji a skutečně se to týká nejméně šesti stanovišť, o kterých v tuto chvíli nemůžeme s určitostí říci, kdo tam bude leteckou záchrannou službu provozovat. Mě by to zajímalo i z pohledu Policie České republiky a Armády České republiky, protože v minulosti jsme několikrát byli svědkem, že když si tato vláda s něčím nevěděla rady, ať už to byly Vrbětice, tak tam vždycky poslala Armádu České republiky nebo samozřejmě policii a hasiče, kteří v rámci IZS tuto povinnost mají. Ale já bych se nerada dočkala toho, že Armáda České republiky bude nabírat, složitě vybírat, složitě cvičit další desítky pilotů, kteří by leteckou záchrannou službu létali, a pak zase dojde ani ne za dva roky k nějaké další změně.

Ne, tak to opravdu není. Ten problém skutečně vážný je. A já vás tedy velmi pěkně prosím o to, abychom se jím zabývali, abychom se jím zabývali pokud možno dnes. Tím, že to téma tady zaznívá už potřetí, tak ať mi nikdo netvrdí, že by na ně nebyl připravený, pokud by tady pan ministr Němeček někde byl, nebo některý jiný z ministrů, kdo by k tomu měl nějaké informace. Já vlastně ani nevím, jestli je pan ministr Němeček ještě stále ministrem. Situace na bojišti se mění, pane místopředsedo, zřejmě každým okamžikem, takže nevím, jak to bude v tom týdnu, až tady bude zasedat Sněmovna za dva týdny. Proto si myslím, že nás tlačí čas a měli bychom vědět, co se kolem letecké záchranné služby bude dít.

Děkuji paní poslankyni.

Prosím, má ještě někdo něco dalšího k pořadu schůze? Paní poslankyně Černochová. Pane místopředsedo, sdílím vaši radost, ale není to 50 %, ale 100 %. Nikdo další k pořadu schůze. Přivolám naše kolegy z předsálí a budeme hlasovat. Než budeme hlasovat, tak prosím objevila se tady u vedlejšího stolku pro legislativu Sněmovny přihláška k interpelaci na pana ministra Pelikána ve věci rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti, která k tomu stolku nepatří, a nevíme, čí je, takže prosím toho, kdo tu interpelaci chce podat, ať ji jde podat tam, kam ji má podat, ne ke stolku legislativy. Je to tady u mě. Budeme tedy hlasovat nejprve o návrhu pana poslance Jana Klána, který chce zařadit bod změny v orgánech Poslanecké sněmovny jako první bod na dnešek, to znamená bezprostředně po tomto hlasování. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Nejprve budeme hlasovat o první variantě, o tom, aby tento bod byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech. Zahajuji hlasování.

Návrh byl přijat.